A pak je tady řekněme rodina evropských lidovců a rodina zemí, které jsou velmi vstřícné k současné podobě Evropy.

Já si prostě myslím, že je to spíše přesvědčení o tom, že to evropské nastavení je jenom půlkrok k tomu, abychom přijali českou dluhovou brzdu v tom provedení, jak se tady nedávno diskutovalo. A víme, že ty dotazníky nad českou dluhovou brzdou jsou ještě větší než nad tou evropskou, a tudíž to považuji za krok spíše politický, a nikoliv věcně promyšlený. A pak tady máme šalamounské řešení, to znamená, že v rovině psychologické a symbolické skočíme do evropského proudu, byť je různě diferencovaný, a budeme plavat, aniž by to bezprostředně na nás mělo dopad v blíže neurčeném termínu, protože nezlobte se, ale termíny o přijetí eura a la rok 2020, tak to není zrovna konkrétní program! To je něco jako ono symbolické přihlášení se k Evropě nebo vyvěšení vlajky z Pražského hradu.

Poláci jsou z nových členských zemí EU velice specifická záležitost, ať již co do rozměru, ekonomické struktury, ale i také snahy vyvažovat východní vlivy západem. Já si nejsem jist, jestli tato symbolická diplomacie je to pravé ořechové a jestli je to dostatečný důvod, abychom učinili krok, který i když některé věci bychom odložili, platnost některých ustanovení by byla odložena řekněme o šest let, i když to nevíme ještě tak zda bychom neučinili nevratný krok.

K dotazům především patří to, jestli jsme si vědomi toho, že to evropské řešení je stále ještě nekomplexní, že se může stát, že v souvislostech s odchodem z evropské dluhové krize, možná i s řešením některých problémů na východě Evropy nechci rozpoutat debatu o Ukrajině, té jsme si v posledních hodinách užili dost , ale ve všech těchto kontextech se bude muset řada věcí změnit a že i to řešení, které představuje současný fiskální kompakt ratifikovaný v roce 2012, bude muset být předělán, nebo doplněn, a jestli by nebylo lepší, když to není naše povinnost, ještě ty věci diskutovat a přispět svým hlasem, svou hlavou aktivního českého mandátu v evropských strukturách právě k té rozumné přeměně, dotvrobě mechanismů. Já zároveň říkám, že my jako strana, která je strana prointegrační, ale kritická k současné evropské integraci, tak nechceme méně Evropy, jak mám pocit, že trošičku jsem slyšel od kolegů z Úsvitu, kteří zase, kdybych je měl někam přiřadit, tak asi by možná byli blízcí rakouští Svobodní. Tak to není naší politikou. V žádném případě! Ale jestliže chci lepší Evropu, tak musím jasně říct v čem a zapojit do toho zodpovědné představitele exekutivy i zákonodárných sborů. Takže dotazy. První a základní dotaz je dotaz, který směřuje ke klíčovému kritériu, a to je strukturální schodek.

Připomenu to a doufám, že nebudu podezírán, že vám tady dělám osvětovou přednášku, ale já si myslím, že trocha ekonometrie nezabije, koneckonců pan ministr zahraničí už to základní řekl, to znamená, že strukturální schodek je ten, který je očištěn o některé vlivy. Problém je, a ti, kteří komunikují v obci ekonomů, odborníků a nejenom českých, ale i zahraničních, mi to potvrdí, že neexistuje shoda na jednoznačné metodice, že ekonometrové neznají univerzální, dostatečně kvalitní, dostatečně validní řešení. To je bohužel pravda.

Ani tam to samozřejmě není dokonalé a odborníci upozorňují, že tyto propočty, modelové propočty, jinak to nejde, mají svá úskalí, a pro vás srozumitelnější a praktická aplikace vždycky také záleží, kromě té modelařiny, i na typu růstu. Ten může být samozřejmě v každé zemi poněkud odlišný. Je jiný typ růstu, pokud je tažen investicemi, kapitálem, ať již domácím, nebo zahraničním, a jiný typ růstu je, pokud je tažen zahraniční poptávkou.